Souhlasné stanovisko výboru. Prosím stanovisko paní ministryně. Já vám děkuji. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Stanovisko výboru souhlasné. Prosím, paní ministryně.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Souhlasné stanovisko výboru.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

Rozpočtový výbor souhlasné. Paní ministryně? Ptám se, kdo je pro.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Dále bod B1 je nehlasovatelný, jelikož byl přijat pozměňovací návrh A2. Nesouhlasný postoj rozpočtového výboru. Paní ministryně?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Rozpočtový výbor nesouhlas. Paní ministryně?

V hlasování číslo 43 je přihlášeno 181 poslanců a poslankyň, pro 80, proti 94. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Prosím stanovisko paní ministryně. Děkuji. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Prosím další návrh.

Děkuji. Ptám se, kdo je pro.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Děkuji.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.